Pane premiére, vím, že jde o záležitost resortní, že tam mají klíčové slovo ministři. Ale co jste to za premiéra, když jako vláda, v jejímž čele jste, nedokáže dát lidem nějaké jasné sdělení?

Otázka tedy zní, kdy dáte jasná pravidla pro sportování. Děkuji vám za vaši odpověď. Děkuji vám, pane poslanče. Svou interpelaci nyní přednese pan poslanec Marian Bojko, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Děkuji za slovo, pane předsedo.

To jako vážně?

Děkuji za odpověď. V žádném případě nechci nikoho diskriminovat, takže samozřejmě i pan poslanec Bojko ode mě právě obdržel napomenutí ve smyslu § 19 za nepřístojné chování spočívající v páchání přestupku. Poprosím pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážený pane premiére, vládní poslanci odmítli podpořit usnesení Poslanecké sněmovny ukládající vládě zveřejnění smluv, uzavřených v době nouzového stavu a souvisejících s opatřením s nákupy zdravotního materiálu. Nouzový stav umožňuje obejít zákon o veřejných zakázkách. Je to výjimečný nástroj, který může vláda použít. O to transparentnější, jsem přesvědčen, by vláda měla být a měla by smlouvy, které uzavřela, na něž se nevztahoval zákon o veřejných zakázkách, zveřejnit. Chci se zeptat, neboť jsem zachytil, že jste se sám někde vyjádřil, že nic tajit nechcete a nebudete, zdali zveřejníte tyto smlouvy uzavřené v rámci nouzového stavu a zdali také zveřejníte pokračování jednotlivých nákupů zdravotního materiálu, neboť jdou kolem toho velké fámy a myslím si, že by věci prospělo, kdyby celá záležitost byla transparentně otevřena.

Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, aby svou interpelaci přednesl pan poslanec Jan Zahradník, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, obracím se na pana premiéra s interpelací, která se týká problematiky výjimek na přísné emisní limity BREF.

Chystá se vláda podpořit výzkum v této oblasti? Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji vám, pane poslanče. Poslední interpelaci na premiéra přednese paní poslankyně Věra Kovářová.

Některým provozům udělilo Ministerstvo zdravotnictví výjimku, avšak už neodůvodnilo proč.

Nesmí se tedy jednat jen o myšlenky, názory, pocity či domněnky vlády. Zdá se ale, že vláda opět přistoupila k zákazům bez toho, aniž by jejich smysl a důležitost vysvětlila, a tak na ni už zase míří žaloby od těch, koho se opatření dotkla. Proto se vás ptám jako premiéra, jako předsedy této vlády, která je za vydávání opatření zodpovědná: Přijde vám logické a správné, že vláda významným způsobem omezuje životy občanů České republiky a nenamáhá se ani s tím, jim tato omezení vysvětlit a odůvodnit, a to přesto, že na tento zcela zásadní nedostatek upozorňujeme my jako opozice, média, ale i běžný občané už rok? Znamená to, že vláda už rezignovala na vládu práva a rozhodla se, že její nařízení stojí nad zákonem? Já vám děkuji, paní poslankyně. V tuto chvíli jsme vyčerpali všechny přihlášky na předsedu vlády.

Připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Dobrý den, vážený pane nepřítomný ministře zdravotnictví, předpokládala jsem, že zde budete, jelikož jsou to vaše první interpelace. Bohužel. Moje interpelace se týká testování ve školách. Podle mě a podle mnohých lidí, rodičů nemá toto testování smysl, zatěžuje a rozděluje společnost.

Na internetu jsem například četla o dítěti, které bylo v mateřské škole testováno vaším antigenním testem a prokázalo se jako pozitivní.

Vaše testy jsou tedy velice nespolehlivé.